Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 14 hodin, budeme tedy pokračovat v našem jednání.

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili před polední přestávkou.

Ano, oba už tam sedí.

Děkuji, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Já už jsem své vystoupení začala před přestávkou, nyní budu pokračovat.

V případě, že se jedná o člena vlády bez ministerstva, může být počet jeho náměstků maximálně dva, jak je tomu dle stávající účinné právní úpravy. Předložený poslanecký návrh zákona ruší stávající omezení zákona, podle nějž může mít každý člen vlády pouze dva politické náměstky. Poslanecký návrh zákona přitom ze stávajících náměstků dělá ředitele pro řízení sekcí, kteří jsou v úřadech ve služebním poměru. Tito vrchní ředitelé mají dále řídit své sekce, přičemž mají mít nadále oprávnění zastupovat člena vlády na zasedání vlády i ve výborech či komisích.

Takže domnívám se, že i proto možná bude potřeba velké množství náměstků. K těmto odborným náměstkům, nazývaným ovšem nyní vrchními řediteli pro řízení sekcí, poslanecký návrh doplňuje další úroveň vedení v podobě neomezeného počtu politických náměstků. Poslanecký návrh, kterým se tak obchází smysl a účast zákona o státní službě, by ve svém konečném důsledku znamenal, že na rezortech budou působit ředitelé odborů, vrchní ředitelé, tedy odborní náměstci, a dál neomezený počet náměstků člena vlády, působících mimo služební poměr k úřadu, tedy náměstků ryze politických, neodborných, které si bude každý člen vlády moci libovolně měnit na začátku i v průběhu svého funkčního období. Kromě radikálního zpolitizování státní správy by předloženým návrhem došlo k extrémnímu a zcela zbytečnému nárůstu nákladů na vedení správních úřadů ze státního rozpočtu. Je až absurdní, že tato vláda od začátku svého vládnutí deklaruje, jak bude na státní správě šetřit, přitom je to právě ona, která od prvního dne ve funkci zřizuje bezhlavě další a další místa pro své věrné.

Jednalo se o dva nové ministry a jejich osobní aparát. Tito noví náměstci budou mít samozřejmě nárok kanceláře, sekretariát, řidiče a samozřejmě předpokládám, že budou dostávat plat, že nebudou tuto práci vykonávat zadarmo.

Tolik k pozměňovacímu návrhu 1023.

Cílem pozměňovacího návrhu je zakotvit možnost každého ministra mít pouze pět náměstků člena vlády podle současné terminologie politických náměstků. Předložený poslanecký návrh zákona ruší stávající omezení zákona, podle něhož může mít každý člen vlády pouze dva politické náměstky. Poslanecký návrh přitom ze stávajících náměstků pro řízení sekcí, takzvaných odborných náměstků, kteří jsou v úřadech ve služebním poměru, činí vrchní ředitele.

Poslanecký návrh, kterým se tak obchází smysl a účel zákona o státní službě, by ve svém konečném důsledku znamenal, že na rezortech budou působit ředitelé odborů, vrchní ředitelé, tedy odborní náměstci, a dále neomezený počet náměstků člena vlády působících mimo služební poměr v úřadu, tedy náměstků ryze politických, neodborných, které si bude každý člen vlády moci libovolně měnit na počátku i v průběhu svého funkčního období. Kromě radikálního zpolitizování státní správy by předloženým návrhem došlo k extrémnímu a zcela zbytečnému nárůstu nákladů na vedení správních orgánů ze státního rozpočtu. Jak jsem již opakovala, je absurdní, že tato vláda deklarovala, že bude šetřit na státní správě, a přitom ve své podstatě na ní šetřit nechce, chce na ni dávat více peněz ze státního rozpočtu, jak jsem již uváděla. Týká se to zvýšení počtu ministrů a samozřejmě aparátu. V této chvíli k těmto pozměňovacím návrhům to mám vše. Děkuji.

Vaše dvě minuty, prosím. Ona tato vláda nedeklarovala jenom to, co tady bylo řečeno, ale deklarovala, že nepůjde cestou paskvilů to už jsme si říkali, že prostě nebudou předkládány návrhy zákona nebo novely zákona tak, jak jsou v současné době předkládány, to znamená, že nepůjdou do mezirezortu, respektive nejdřív vnitřního připomínkového řízení, pak mezirezortu, přes Legislativní radu vlády až sem do Poslanecké sněmovny.